Když se baví o té důchodové reformě, tak bych byla ráda, když jsme tedy v projednávání třetího čtení, pane ministře, a vy pořád říkáte, jak chcete komunikovat a spolupracovat s opozicí, tak já jsem si nevšimla, že by na sociálním výboru byl podpořen nějaký pozměňovací návrh našeho opozičního poslance nebo poslankyně. Byl byste tak hodný a vyjádřil jste se tady k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům? Já ty se právě dotýkají té mimořádné a řádné valorizace. A když tedy říkáte, že chcete s opozicí spolupracovat, tak já předpokládám, že jste asi na sociálním výboru byl. Tak já koukám, že my jsme předložili dva, čtyři, šest, osm pozměňovacích návrhů a všude je nedoporučující stanovisko. Tak bych očekávala, že právě budete vystupovat a vyjadřovat se k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Děkuji i za dodržení času.

Děkuji. Děkuji moc, pane předsedající. Tak pan poslanec, jako vaším prostřednictvím, tady navrhl dvakrát 10 minut. Já jenom upozorňuji na to, že se jedná o klíčovou novelu zákona o důchodovém pojištění, která by měla být jedním z velkých momentů této vládní koalice a budeme o ní diskutovat dvakrát 10 minut. Jedná se o důchodovou reformu, tak jak vy říkáte, i když je to změna parametrů, která tady nebyla několik desítek let a budeme o ní diskutovat každý dvakrát 10 minut. Víte, kdy začala ta rozprava? Ve středu ve 13 hodin, kdy tady 40 minut řečnil a říkal a představoval ve třetím čtení všechny ty změny, které tam jsou navrženy, pan ministr Jurečka. Poté tam bylo šest faktických poznámek, na které se nedostalo, ty se přelily do dnešního dne. A začali jsme tady tuto novelu projednávat v 10 hodin, to znamená 53 minut.

Tak já mám za to, že tato vládní koalice opravdu pokračuje ve válcování, nechce naslouchat, nechce diskutovat.

Omezení řečnické doby dvakrát 10 minut je to prosím vás hanba zase ze strany vládní koalice.

Pan Jurečka se začal vymezovat proti koalici SPOLU.

Děkuji.

Nicméně k tomu, že tady dochází k nějakému omezování demokracie a možnosti vystoupit. Tak já jenom připomínám, že jednací řád Poslanecké sněmovny hovoří jasně, kdy, jakou debatu vedeme v prvním čtení. Ta se tady odehrála.

Děkuji. Všechno jsou to faktické poznámky.